Text dohody je velmi podrobný a ve 30 článcích upravuje zejména přístup a užívání dohodnutých zařízení a prostorů na území České republiky, jurisdikci nad příslušníky ozbrojených sil Spojených států amerických, osvobození od cel a daní či postavení dodavatelů nebo například logistickou podporu. Je nutné asi připomenout, že již dnes jsou některé české letecké základny, jako například Čáslav nebo Náměšť, deklarovány jako alianční letecké základny a na většině míst uvedených v příloze A této smlouvy tak již nyní probíhá spolupráce s cizími ozbrojenými silami.

Dále pak Dánsko a Finsko v současné době o této dohodě vyjednávají a stejně tak Švédsko, přestože není členem zatím Aliance. Česká republika je jediným členským státem NATO ve střední a východní Evropě, který dosud bilaterální dohodu o obranné spolupráci se Spojenými státy americkými nemá, a to přestože Česká republika hraje vzhledem ke své geografické poloze klíčovou roli pro přesuny spojeneckých jednotek, vybavení a materiálu po Evropě za účelem kolektivní obrany.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji pět přihlášek s přednostním právem.

Pane předsedo Okamuro, máte slovo.

americkým vojákům a cizím základnám v České republice a budeme hlasovat proti této dohodě. A všiml jsem si, že SPD je jedinou stranou v parlamentu, která bude hlasovat proti, jelikož podle vyjádření předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové bude většina poslanců ANO hlasovat pro tuto dohodu. Takže SPD je jedinou stranou v parlamentu, která bude hlasovat proti, proti americkým základnám, proti cizím základnám v České republice.

Jsme přesvědčeni, že by měla vláda na tuto otázku vyhlásit referendum.

V případě schválení této smlouvy se tak budou moci na území České republiky volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA, a to včetně rodinných příslušníků. Dohodou Fialova vláda zvýhodnila americký vojenský personál na úroveň diplomatických misí.

Dohoda je dokonce uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Tato dohoda je jednostranně nevýhodná pro Českou republiku. Nedává obdobná práva českým vojákům, jejich rodinným příslušníkům nebo dalším civilistům na území Spojených států amerických. Název celé dohody předpokládá obrannou spolupráci, ale obsah dohody směřuje k jednostranné, pro USA výhodné úpravě pobytu jejich vojsk na území České republiky po dobu nejméně 10 let. Ministryně obrany opakovaně ujišťuje, že přítomnost ozbrojených sil USA podle této dohody bude podléhat schválení Parlamentem. Když se podívám do dohody samotné, nic o odkladu uplatnění té dohody tam nevidím.

Maximálně dá formální souhlas vláda, nebo se bude rovnou postupovat podle dohody automaticky i u ozbrojených sil USA, které zde již budou takzvaně na cvičení. Nestačí slovní ujišťování od ministryně paní Černochové nebo jiných členů pětikoalice. Je třeba napsat rovnou do té dohody, že se tím nedává možnost rovnou podle dohody postupovat, ale že před aplikací této dohody na teritoriu České republiky bude třeba vyžádat souhlas obou komor Parlamentu. Pro Českou republiku je také mimořádně nevýhodné, aby dohodu nebylo možné předložit žádnému soudu ani vnitrostátnímu, ani mezinárodnímu.

Je potřeba tuto dohodu vnímat i v souvislosti s vládou navrženou novelou ústavy, konkrétně čl. 43 ústavy, který se týká obrany našeho státu.

Připomenu, co je obsahem této vládou navržené novely ústavy.

A nově chce vláda do ústavy vložit větu: jdeli o d) ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnost České republiky.